Je to problém, který on nezná. Já to chápu a rozumím mu. Já se s tím problémem setkávám dnes a denně. A touto problematikou se tady za roky nikdo nemínil zabývat. Proto tento návrh. Já si myslím, že se tím posuneme výrazně mezi civilizované národy, kde takovéto nějaké podobné zákony jsou, protože v Evropě mezi všemi evropskými státy existují jenom některé malé výjimky, které takové zákony nemají. A to je chyba.

Já pochopitelně zastávám svůj názor, který jsem tehdy obhajoval, a také se k tomu tak vyjádřím při hlasování, ale doufám, že neohrozím celkový výsledek toho, aby tento zákon, tato novela prošla, protože je tam řada jiných dobrých věcí.

Já děkuji za dodržení času. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl tady z tohoto místa uklidnit kolegu Luzara, co se týká akupunktury a lékařů. Porušovat kožní bariéru může lékař. V České republice je více než tisíc lékařů, kteří provozují akupunkturu, a dle mého názoru by akupunkturu měli provádět jenom lékaři.

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. Já vás přeruším, je tady příliš velký hluk. Já bych chtěl poprosit poslance, kteří opouštějí sál nebo neposlouchají diskusi, aby tak činili tiše. Děkuji. Tak bych chtěla jenom podotknout, že není v pořádku, aby čínská medicína měla výsadní postavení v ostatních alternativních medicínách.

Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. My budeme postupovat následovně. My víme, jak je to problematické v oblasti vzdělávání těch nelékařských povolání, a proto podpoříme v podstatě všechny pozměňovací návrhy tohoto senátního zákona.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. To, co odsouhlasila minulá Sněmovna, prostě bylo. Dneska jsme v jiné situaci, máme znalosti, jsme tu v jiném složení a domnívám se, že je jedině dobře, že samozřejmě bude toto vyňato, protože za prvé, jak už tedy řekli někteří předřečníci, není to jediný způsob alternativní medicíny.

To řeší jiný zákon, jiná komise. Já také děkuji. Děkuji za slovo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli i tetování by měli dělat jenom lékaři. Já děkuji a s faktickou poznámkou paní poslankyně Adámková.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu jenom velmi krátce reagovat na svého předřečníka.

To je otázka naprosto jiná, nepatří do léčebných metod. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Druhá věc je taková, že to nechtěly vyučovat ani lékařské fakulty, ani fakulty nelékařské. Takže nebylo kde vyučovat tradiční čínskou medicínu.

Tradiční čínská medicína, já říkám, nejsem proti tomu, ale nemůže být v zákoně prostě se zdravotnickými profesemi. To prostě nejde. Neexistuje to nikde na světě. Proto vás žádám, prosím o podporu tohoto senátního návrhu zákona, o vyřazení tradiční čínské medicíny. Když jsme to vlastně odsouhlasili v Senátu proto, že jsme říkali, nebudou tady prostě sestry, takže pak následuje dalších pět jednání, dvakrát v Senátu, třikrát je tady čtení, pak se to vrátí zpátky do Senátu. To se prostě vůbec nestíhá nic podstatného vytvořit a smysluplného. Protože pak v tom je hrozný zmatek a trvá to dlouhou dobu, než se dá ta smysluplná věc prosadit. Také děkuji paní senátorce.

Paní navrhovatelka? V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.